Ano, děkuji.

Stanovisko? Pan ministr?

Kdo je proti?

Návrh byl přijat. Další návrh. Děkuji.

Kdo je proti? Děkuji vám.

Garanční výbor navrhuje kladné stanovisko. Stanovisko ministra?

Kdo je proti? Děkuji vám. Návrh byl přijat. Další návrh.

Pan ministr?

Kdo je proti? Děkuji vám. Děkuji.

Pan ministr? Ptám se, kdo je pro? Kdo je proti? Děkuji vám. Návrh byl přijat.

Zemědělský výbor doporučuje kladné stanovisko.

Kdo je proti? Děkuji vám. Návrh byl přijat. Další návrh.

Pan ministr?

Kdo je proti? Děkuji vám.

Kdo je proti? Děkuji vám. No pan kolega Radim Fiala ještě k hlasování. Děkuji za slovo. Vážené kolegyně, kolegové, já nechci nic zpochybňovat, jenom bych vás chtěl požádat o pět minut přestávky na poradu klubu.

Ještě jednou stanoviska pan zpravodaj. Pan ministr? Neutrální.

Kdo je proti? Děkuji vám.

Pokud se nikdo nehlásí, tak můžeme pokračovat, pane zpravodaji.

Pan ministr.

Kdo je proti?

Návrh byl přijat.